Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych reagovat na slova paní ministryně, prostřednictvím pana předsedajícího.

Já myslím, že to je daleko zásadnější než pět týdnů dovolené. Rodiny nejvíc porušuje to, že místo toho, aby byly s dětmi, když jsou děti doma v sobotu a v neděli, tak musejí být v práci. Tím pádem je narušen celý proces rodinných vztahů, výlety, všechno možné ovlivňování.

To je cesta, která na Západě je běžná.

Ne že někomu dám pět týdnů dovolené, ale to, že mu umožním normálně rodinně žít.

Protože dovolenou s rodinou nesladíte. Pan poslanec Vít Kaňkovský a pak budou pokračovat další faktické poznámky paní poslankyně Aulická Jírovcová, pan poslanec Grospič, pan poslanec Juříček, v tomto pořadí. Prosím, máte slovo.

My jsme tady jasně řekli, že si uvědomujeme, že je potřeba zlepšit pracovní podmínky českých občanů, že je potřeba zlepšit podmínky českých zaměstnanců, ale také hovoříme o tom, že je potřeba to zasadit do konkrétní doby. A když si vezmu k faktickým krokům, které jste vy jako ministryně práce a sociálních věcí v tomto volebním období udělala, tak se ptám, co jste udělala pro zlepšení situace českých zaměstnanců? My jsme tady opakovaně volali po tom, že je potřeba lépe nastavit podmínky pro sladění pracovního a rodinného života, volali jsme po důležitých změnách zákoníku práce. A dočkali jsme se těch změn z pera Ministerstva práce a sociálních věcí? Předložila jste takový komplexní návrh? Mě to mrzí. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Mám pocit, že to, co tady zaznívá, a to, co budou moci slyšet i zaměstnanci, pokud to budou poslouchat a přemýšlet o tom, tak přece pět týdnů dovolené vůbec neznamená, že by to mělo nabourat rodinný život. Naopak, to pomůže sladění rodinného života. A jestli si někdo myslí, že sick days nebo něco takového tomu naopak pomůže, tak to skončilo.

Takže to, co tady zaznívá, si myslím, někdy není úplně pravda.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuju.

Říká se tomu takzvaná odvolávka. A jestli ji nesplní, už jsem to tady říkal ve Sněmovně, když ji nesplníte, tak za hodinu zastavení jedné destinace máte penále ve výši 250 milionů Kč, 10 milionů euro, a to si nemůžete dovolit. Protože jednou to uděláte a už si nikdy na tom trhu nezahrajete. Proto je teď ta situace taková, že nám chybí statisíce zaměstnanců v úspěšných firmách. Ono se to po čase nějak vyřeší, ale ten trh je skutečně Antivirem zablokovaný.

Děkuju. Ano, děkuji za dodržení času. Pan poslanec Jiří Bláha, poté pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, máte slovo.

Stát prostřednictvím zdravotnictví. Tam je největší průšvih, že vlastně o tom, kolik kdo odpracuje, se ani nedovíte, je to jenom prostřednictvím odměn. Ale ve finále se běžte doktorů zeptat. Mají 280, 300 hodin v práci. Ne doma, v práci. Takže tam máme největší slabinu, a jestliže schválíme pět týdnů, tak tam nastane ještě větší problém.